44.

Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 229/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů, poslanec Lukáš Černohorský. Děkuji. Děkuji za slovo. Ty návrhy jsou velice podobné. Cílem návrhu zákona je rozšířit omezený rozsah ústavních kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu.

Na základě stávající ústavní úpravy tedy může Nejvyšší kontrolní úřad provádět kontroly hospodaření jiných subjektů než státu včetně obcí, krajů jen v případě, kdy hospodaří se státním majetkem, včetně finančních prostředků.

Poprosím pana zpravodaje, pana poslance Romana Kubíčka, o krátké uvedení tohoto bodu. Děkuji za slovo. Děkuji.